Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, přebírám v tuto chvíli řízení schůze.

Takže, paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Zaznamenala jsem tady během rozpravy několikrát dotaz směrem k panu ministru zdravotnictví.

Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Klasické vyučování vzalo zasvé a přesunulo se ze školních lavic domů. Zareagovat navíc musely bezprostředně.

Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běžte do předsálí.

Školský zákon v současnosti umožňuje ředitelům vyhlásit pět volných dnů za rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Většina jich podle ministerstva tento počet dnů v aktuálním školním roce již využila nebo si to naplánovala.

Návrh umožňuje dávat řediteli školy pravomoc v krajních případech vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem v rozsahu až deset dnů v období školního vyučovacího roku v případě, kdy nelze z důvodu karantény, izolace nebo jiných omezení plynoucích z nákazy covid19 na straně pedagogických pracovníků školy zajistit vzdělávání podle školského zákona.

Děkuji paní poslankyni. Jsme pořád v obecné rozpravě. Nikdo se nepřihlásil s faktickou poznámkou a v tuto chvíli se do obecné rozpravy hlásí Jan Lacina. Než mu předám slovo, tak bych ještě chtěla konstatovat, že pan poslanec Karel Smetana dnes bude hlasovat s náhradní kartou 35. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Určitě bychom byli v tuto chvíli v mnohem komfortnější pozici, než jsme.

Také děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Paní předsedající, děkuji za slovo.

Pravomoci ředitelů by rozhodně měly být větší. Později se dostanu k tomu, co mě k tomuto názoru vede. Musím ale říct, že těch deset dní jsou to vlastně dva pracovní týdny. Je v tomto směru skvělé, že ředitel má šanci, protože obecně všechny ředitele považuji za vysokoškolsky vzdělané a samostatně myslící lidi, kteří jsou na svém místě, a oni v tu chvíli musí toto je obecný problém systémový v našem školství, na bedra našich ředitelů se neustále valí další a další požadavky, další a další věci, které oni musejí splnit, opravdu, ten ředitel v některých chvílích aby v té škole spal.

To jsem si musel přečíst několikrát, abych uvěřil vlastním očím. My tady pořád mluvíme o tom, že přebujelou administrativu a tak dále nějakým způsobem omezíme, a my to chceme řešit tím, že my ji neomezíme, možná ji ještě navýšíme, a aby na toho pana ředitele toho nebylo moc, tak aby to na někoho, jak se lidově říká, hodil.

Druhá věc je, co ti ředitelé vlastně musejí řešit.